Dobrý den, pane předsedající. Paní a pánové, já se omlouvám. Rád bych zpochybnil hlasování. Zpochybňuji hlasování. O námitce pana poslance rozhodneme hlasováním. Kdo je pro vyhovění námitce? Kdo je proti?

Námitku jsme přijali.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Tentokrát byl návrh přijat.

Kdo je pro?

Kdo je proti? Hlasování číslo 55, přihlášeno 97, pro 58, proti nikdo. Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se změnou programu a budeme pokračovat dle schváleného pořadu schůze.